A teď půjdeme na návrhy poslanců, kteří vystoupili.

Ano, to je to, co jsme hlasovali teď. Víme všichni, o čem budeme hlasovat? Zahajuji hlasování.

Návrh byl zamítnut. Nyní přistoupíme k návrhu paní poslankyně Jany Černochové a tady budou dvě hlasování.

Výsledek je, že návrh byl zamítnut. Nyní přistoupíme k hlasování o dvou návrzích paní poslankyně Adamové Pekarové.

Jenom upozorňuji, že 13. 11. jsme schválili už jako první pevně zařazený bod bod 3.

Víme, o čem budeme hlasovat.

Návrh byl přijat. Tento bod byl taky zařazen.

Výsledek: byl přijat.

Dalším návrhem je návrh pana poslance Bartoška.

Jestli to takhle můžu nechat?

Všichni víme, o čem budeme hlasovat.

Návrh byl zamítnut.